Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Vidím zde pana poslance Kolovratníka.

Děkuji. Je zde prosím ještě nějaký jiný návrh?

To znamená, hlasujeme o tom, jestli jakožto garanční výbor bude výbor hospodářský. Víme všichni, o čem hlasujeme? Takže zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Dávám tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby to byl tento výbor?

Hlasování 86, přihlášeno 145, pro 145, proti nikdo, přijato. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se tedy, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Vidím zde paní zpravodajku.

Máte slovo. Velmi se omlouvám. Ano. A vidím zde ještě další návrh, pan poslanec Kolovratník. Děkuji. Ale teď vážně a prosím i kolegy z koalice, projednávali jsme před rokem jak na hospodářském, i právě na výboru pro veřejnou správu, je to věc, která se týká byznysu podnikání, ekonomiky, prosím tedy, dejte aspoň tady jako řadovému dalšímu projednávajícímu výboru ruku nahoru pro ten hospodářský. Teď to opravdu myslím vážně a prosím podporu hospodářský výbor. Děkuji. Máme zde tedy dva další návrhy, a to je hospodářský výbor a ústavněprávní výbor. Pojďme postupně, nejdříve budeme hlasovat o přikázání k ústavněprávnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování 87, přihlášeno 145, pro 63, proti 63, zamítnuto. Dále budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 88, přihlášeno 145, pro 62, proti 52, výsledek: zamítnuto.

Víme všichni, o čem hlasujeme? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 89, přihlášeno 145, pro 64, proti 78, zamítnuto.

Zahajuji tímto hlasování. Kdo je pro, aby se zkrátila lhůta na 30 dní? Kdo je proti?

Děkuji a tímto končím tento bod. A dovolte ještě, abych vás informoval o tom, že tímto přerušuji 16. schůzi Poslanecké sněmovny, a to do úterý 5. dubna do 14 hodin.